Pokud propustíme tento návrh do druhého čtení, jsem jako zástupce navrhovatelů připraven diskutovat s paní ministryní i se všemi dalšími o tom, jaké technickoprávní provazby v našem návrhu chybí. Jsem připraven přijít v druhém čtení s vylepšením a technickou precizací daného návrhu, nicméně věcně se domnívám, že podpora propuštění do druhého čtení dává jasný signál, že Poslanecká sněmovna napříč politickým spektrem chce řešit jeden z reálných a v tomto čase velmi palčivých existujících problémů občanů České republiky. Děkuji za pozornost.

Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

Návrh byl přijat a návrh zákona byl zamítnut v prvém čtení. Končím bod 35.

Prosím pana poslance Volného, aby uvolnil prostor. Děkuji.

Ještě doplňuji, že jsem hlasovala proti návrhu.